Kdybyste zastropovali cenu u výrobců, jak jsme to říkali my od února letošního roku, tak jsme dneska byli jinde a nemuseli jsme tak dramaticky z daní nás všech kompenzovat obchodníkům.

No, já nevidím vůbec nic.

Začali jste tím, že jste zrušili EET. To teď ode mě uslyšíte pokaždé, když se postavím k tomuto mikrofonu.

Kde máte zvýšení efektivity veřejné správy?

Myslím novelu zákona o státní službě, postupnou digitalizaci a tak dále.

Kéž byste vy to měl tak daleko s těmi daněmi, to se vám nepodařilo. Stojí vám to za to, i po těch dvou letech to pořád opakovat.

Jak vy jste využil předsednictví?

Já říkám, vy tady upozorňujete na náš vládní a poslanecký návrh. Kolikrát jste ho tady shodili.

Ne, my se ptáme vás, co jste pro to udělal.

Tak a čekám odpovědi. Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Takže srovnáváte nesrovnatelné a spíš to vypovídá něco o vašem přístupu k veřejným financím než o našem. Vy tady na jednu stranu kritizujete malé úspory, to, že vláda nešetří, ale když se podívám na valnou většinu vašich pozměňovacích návrhů, tak to nejsou pozměňovací návrhy, které by hledaly neefektivní výdaje a nahrazovaly by je efektivnějšími, například pomocí. Většina vašich pozměňovacích návrhů až na malé výjimky jde na úkor vládní rozpočtové rezervy. Vy jste tady v prvním vystoupení řekla, že rozpočet je nástroj hospodářské politiky. Ano, a největším problémem hospodářské politiky je inflace. To není jen o růstu cen, to je o znehodnocování hodnoty měny a hodnoty úspor.

Děkuji za dodržení času. Protože už neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, v rozpravě pokračují poslanci, kteří jsou na tabuli. Než dám panu poslanci slovo, načtu ještě jednu omluvu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

No, kdybyste chodil častěji, viděl byste mě častěji, protože já jsem tady skoro furt. Ale chápu, že ministr samozřejmě nechodí tak často jako řadový poslanec, nemůže chodit, i když já jsem tady samozřejmě ze své pozice byl poměrně často. Vy jste hovořil, pane ministře, i o tom...

Vy jste myslím hovořil o konci dubna, že si to řekneme, takže řekneme si to na konci dubna. Já si opravdu žádnou krizi nepřeji, abych nakonec tu pravdu měl já, protože tady určitě nejsme ve sporu, že to, co je ve hře, daleko přesahuje jakékoliv politické rozdíly, protože ve hře je samozřejmě tato země, tato ekonomika a ekonomika nejprůmyslovější země v rámci Evropské unie, pokud jde o podíl HDP z průmyslu.